Děkuji, pane předsedo.

Ale netýká se to pouze vysokých škol, týká se to také jazykových škol. A vy jste zmínil prostřednictvím pana předsedajícího také třeba lékaře, a já třeba vím, že přes dvacet lékařů mělo dojet ze zemí bývalého Sovětského svazu, především Ukrajiny, a měli jste zahájit jazykové kurzy, aby mohli nastoupit do našich nemocnic, a bohužel, toto musíme odložit.

Děkuji.

Jestli ještě někdo k pořadu schůze? Není tomu tak, tak bychom se tedy postupně vypořádali s jednotlivými návrhy tak, jak zazněly. Nejprve bychom tedy hlasovali o gremiálním návrhu jako celku, jedním hlasováním, včetně toho návrhu formálního podle § 12, že se zařazuje bod o vydání či nevydání k trestnímu stíhání ze strany předsedy.

Kdo je proti? Hlasování číslo 3. Návrh byl přijat. Nejprve navrhuje zařazení nového bodu omezení přeshraničního pohybu občanů České republiky v době nouzového stavu. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. O pevném zařazení již nebudeme hlasovat.

Informace vlády České republiky o přípravě zavedení takzvané chytré karantény. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Pevné zařazení nebudeme hlasovat.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 6. Návrh byl zamítnut.

Zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 9.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 10. Tento návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh pana poslance Miholy, zařazení nového bodu Informace vlády k režimu na státní hranici ve věci vědecké spolupráce, jeli to takto možné, protože se trochu lišila ta písemná pozvánka a to, co přednesl pan poslanec, ale víme, o čem hlasujeme. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 11. Návrh byl zamítnut. Dále je zde návrh pana poslance Kolovratníka, abychom jako první bod ve volebním bloku ve variabilním týdnu zařadili bod změna v orgánech Poslanecké sněmovny. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 12.